Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil reagovat na pana kolegu Michálka, který tedy obhajoval nepřítomného pana ministra pro legislativu, pana ministra Šalomouna. Já jsem tady o tom hovořil někdy po poledni, kolem jedné hodiny, že se mi zdá nepatřičné, aby zde ministr pro legislativu nebyl přítomen a nikterak se nevyjádřil k tomu, že potvrzujeme trvání stavu legislativní nouze. Pan ministr je řádně omluven z osobních důvodů od 20 hodin do šesté hodiny ranní. A on se tady věnoval tomu, že samozřejmě nejsou nějakým způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů, že není ohrožena bezpečnost státu, a pouze citoval to, respektive vysvětloval, že ten stav legislativní nouze trvá ve chvíli, kdy hrozí státu značné hospodářské škody. A tady budu citovat pana ministra, který zde krátce vystoupil, tedy cituji: A je tady otázka, jestli tedy tu zákonnou valorizaci posoudit jako značnou hospodářskou škodu, či nikoliv. Judikát, který by se k tomu jakžtakž přibližoval, je jeden, který se týká platu soudců, kde tam Ústavní soud vyvodil, že tu škodu v tomhle smyslu jednacího řádu Poslanecké sněmovny není možné považovat v tom úzce civilistickém smyslu, ale je třeba to zvažovat v nějakých širších politických souvislostech.

ale nic takhle explicitního jsem rozhodně nenašel. A to je jediné, co tady zaznělo od ministra pro legislativu nějak ve 12 hodin dnešního dne.

Děkuji, děkuji za slovo. Nicméně ještě taková drobná poznámka. Jsme hrdí, že se za naší vlády rekordně zvýšily důchody.

Moje druhá poznámka je, že mluvíte i v tisku a všude o mezigenerační solidaritě, ale nicméně vy tady vykopáváte příkopy mezi mladými rodinami a seniory, protože v podstatě říkáte, a říkáte to i v tisku, že nebude na zvýšení rodičovského příspěvku, pokud se ponechá tato zákonná valorizace. To je ale opravdu nefér. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybyste dokázal přiznat, že nejste schopen řídit rozpočet vašeho rezortu, a neměl byste vykopávat příkopy mezi mladými a seniory, kteří vlastně mají nárok a zákonem už danou tu valorizaci. Pak bych chtěla tady přečíst taky to, co mi napsal občan z Plzeňského kraje, protože ho zastupuji, ale už nemám čas, čili se přihlásím v další faktické poznámce. Děkuji. Děkuji za dodržení času.

Chtěl tady vystoupit.

Ale vracím se ještě opravdu i k té části důvodové zprávy, kde jsou popsány, je to odůvodnění jasně napsáno, kdy je ta otázka toho opravdu nabytého legitimního očekávání, protože zákon odkazuje na následné nařízení vlády, které v ten okamžik potom opravdu přiznává tu jasnou výši důchodů.

A tam v tom odůvodnění jasně popisujeme, že to je ten prostor, kdy ještě může dojít k úpravě změny zákona. Děkuji.

A ještě bych se opravdu chtěla dozvědět odpověď, zda jste skutečně pracovali na tom zákoně ty tři dny pracovní plus dva dny pracovního volna a klidu. Děkuji. Paní poslankyně Jana Pastuchová.

A já můžu říct tedy, tak se můžu ptát, protože já jsem poslouchala pořad, kdy pan ministr Jurečka řekl, proč vlastně ten legislativní stav nouze je, protože řekl někde, a dneska jsem četla i jiné příspěvky, že jste se chtěli dohodnout a že žádné jednání, nic nebude.

Takže si v tom taky udělejte pořádek.

Jsem jen obyčejná žena, která poctivě pracuje, stará se o děti i svou maminku.

Děkuji.